Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Mně se zejména nelíbí a v tomto směru podtrhuji i usnesení zemědělského výboru, který se napříč politickým spektrem, to znamená hlasy koaličních a opozičních poslanců, shodl, že prostředky v těchto národních dotačních programech jsou nedostatečné, zejména v těchto dotačních programech, a sice podpora v rámci programu 1D podpora včelařství.

Pak samozřejmě je to dotační titul 3 a 8 ozdravování polních a speciálních plodin a samozřejmě takzvaný nákazový fond.

Já si myslím, že každá vláda se chlubí, jak má na srdci podporu aplikovaného výzkumu, a i tato vláda to zdůrazňuje ve svém programovém prohlášení, a zase toto programové prohlášení cíleně prostě porušuje tím, že ty prostředky prakticky nezvyšuje na toto opatření.

Takže si myslím, že zase krátíme dotační prostředky tam, kde by se prostě krátit neměly. Naopak, měly by se tam docela výrazně zvyšovat, a k tomu se i zavázala vláda ve svém programovém prohlášení, a nečiní tak.

Já bych skutečně vládě Petra Fialy přál ten velký optimismus, že bude furt neustále prostor potraviny dovážet.

Takže proto jsem navrhl ty dva pozměňovací návrhy s cílem zvýšit rozpočtové výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství a i jsem vám zdůraznil, co mě k tomu vede. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Vladimír Zlínský, připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Pokusím se obhájit, proč navrhuji přesun finanční částky 5 miliard korun českých z Odvodů do rozpočtu Evropské unie do položky Příprava na krizové situace a civilní ochrana obyvatelstva. Protože si na rozdíl od jiných politiků myslím, že v případě vážné celoevropské nebo světové krize se budeme muset o sebe jako stát postarat sami, je třeba si odpovědět na otázku, jakým způsobem budeme k riziku možných krizových situací přistupovat. První varianta, jako donedávna, to znamená, žijeme v relativní pohodě, investujeme do pohodlného života společnosti, a až dojde k průšvihu, někdo to za nás vyřeší a nějak to uplácáme.

Tomu potom odpovídá zmatená a neadekvátní, mnohdy nedostatečná či přestřelená reakce odpovědných orgánů či osob, která vede k poškození obyvatelstva či společnosti z důvodu nepřipravenosti a nekompetentnosti během rozhodování pod časovým tlakem. A hlavně budeme čekat, že nám někdo poradí, jak postupovat, a poskytne nám potřebné materiální vybavení a podporu ve všech směrech.

Tím pádem nemůže dojít ke zpětné vazbě, která příště znemožní opakování chyby.